Všechno ostatní jsou zbytečné změny, protože je mnohem lepší to nechat na domluvě, kdo to zaplatí, ale reálně to vždycky zaplatí kupující. Ať už tím, že je vyšší kupní cena, nebo tím, že on přímo ze smlouvy o prodeji nemovitosti je plátcem. Jediné, co se může změnit, je ten, kdo má povinnost vůči státu a finančnímu úřadu. Nebudeme navrhovat zamítnutí, jenom avizuji, že v dalších čteních navrhneme zrušení této daně, protože když se podíváte na odpověď pana ministra na jednu z mých písemných interpelací, tak zjistíte stovky, stovky úředníků se věnují této jednoduché dani, což je v zásadě administrativní věc.

Správná otázka zní proč.

V okamžiku, kdy zjistíte, že se ročně vybere více než 800 mld. všech daní, tak je to něco kolem 1 %. Ale nevěnuje se té dani 1 % daňových úředníků, ale mnohem víc. A pak je výsledek úplně jednoduchý. Ta daň je zbytečná, výnos příliš malý, úředníků příliš mnoho a je určitě lepší ji zrušit než ji takhle, řekl bych, kosmeticky upravovat. Děkuji. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům k projednání? Není tomu tak.

Zároveň předám řízení schůze.

Dámy a pánové, pěkné odpoledne.